Nemám k tomu žádný přístup. Ano, neplatí se daně.

Tak já bych byl strašně rád, abyste přestali už konečně lhát, protože to není pravda! Ano? Dvacet dva procent celkově. Je to víc, než náš deficit, 80 miliard. Takže prosím vás, neříkejte, že já něco zneužívám. A k tomu internetu. Pokud vím, je tady velký projekt. Dneska podle Asociace malých a středních podniků má více než 90 % podnikatelů komunikaci se zákazníky elektronicky. A my chceme jenom, aby jejich pokladny komunikovaly elektronicky.

Tak to jsou zase jenom demagogie. Prosím, pane poslanče. Dobré už odpoledne, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom jako poslanec nějaké kategorie pohovořit ve dvou minutách o jedné věci o demokracii. Mojí demokracii. Víte, já tomu rozumím... Já rozumím tomu, že mě sem někdo poslal, do té Sněmovny. Rozumím tomu, že už nerad poslouchám kecy, nebo povídání po vašem, o ničem. Ne díky jemu, ale protože jsem si prošel určitým vývojem. Tak jsem o tom přesvědčen, že to je správné. Jestli jsou zleva nebo zprava, je mi to jedno. Ale jsme o tom přesvědčeni. Pak jsou tady lidé, kteří o tom přesvědčeni nejsou. A takto tady postupně vystupujeme. A teď já se ptám.

A ti druzí, když my je zařízneme, skončíme debatu, budou říkat my jsme kráceni na právech, my si chceme o tom povídat.

Kde jsou jejich práva? Jejich právo je v tom poslouchat blbosti a čekat, jak to dopadne? Proto nás sem lidi neposlali. Tady se musí něco dít. A jestliže je teď tady většina, tak to právo většiny je, udělat si zákon, rozjet ho a jet dopředu. Prosím vás, já vás žádám. Kde jsou moje práva? Já přece nebudu poslouchat, jak někdo jemu nadává. To přeci nejsou práva poslanců ani našich voličů. To jste přeci nemysleli vážně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Po něm paní poslankyně Kovářová, po ní paní poslankyně Langšádlová, po ní pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já se k tomu také jako neodborník musím vyjádřit.

Je to snad poradce pana ministra Babiše pro ekonomiku.

Sám poradce pana ministra za bezpečnost ruku do ohně nedá. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová, po ní paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo. Měla bych jednu takovou velkou prosbu, když si tady o těch prosbách mluvíme. Pane ministře, vy voláte neustále po věcné debatě, a pak tady si vyslechneme proud nenávistných řečí, osočení.

Jen připomenu, aby to nedopadlo jako s rozpočtovým určením daní, kdy jste mi odmítl dát analýzu, kterou jsme dostali v podstatě skoro až po schválení tohoto zákona. Tedy resp. ještě nedostali. Byla nám jenom ukázána. A jestliže nám budete takto mávat papíry s analýzami, které nám potom nedáte, tak my se opravdu těžko můžeme nechat přesvědčit. Tak já vám říkám, že vy nás už nebavíte.

Vy opravdu máte jediný zájem, a to je váš vlastní ekonomický zájem!

Prosím, pane předsedo. Ale pro pana poslance Schwarze vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Já bych si to nedovolil. Pan předseda předložil jasné výhrady, fakta, čísla, grafy. A pro vás to všechno jsou blbosti a kecy. Dobře, já to respektuji. Ale kde se ve vás bere ta pýcha? Vaše právo je označovat naše vystoupení za blbosti a kecy, to bezesporu ano.